Děkuji.

Má to být o kvalitě moderního vzdělávání.

Děkuji, pane poslanče. Poslední s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kettner. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já mám jenom dvě poznámky. Za prvé bych chtěl poděkovat kolegovi Berkimu, prostřednictvím paní předsedající, za to upřesnění. Přesně tak, jak to upřesnil, takhle jsem to myslel. Já jsem přece neřekl, že prostě nechci tu novelu.

Já bych si opravdu strašně přál, aby i vyučovat na pedagogických fakultách bylo prestižní, aby tam byli ti nejlepší z nejlepších. V takovém okamžiku samozřejmě budeme mít i kvalitní výstupy, protože budeme mít i kvalitní absolventy. A to si myslím, že to je ta správná cesta k tomu, aby naše školství začalo fungovat tak, jak si všichni přejeme. Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, začnu tou poslední částí, která se sice netýká úplně té novely, ale vlastně se kolem toho tady velmi často točíme.

To za prvé. Za druhé, pedagogické fakulty dlouhodobě jsou zapojeny do diskuse o reformě pregraduální přípravy a přistupují k tomu konstruktivně, byť možná opatrně. Není to pravda. A pedagogické fakulty dlouhodobě usilují o kvalitní vzdělávání.

Já sám se považuju za zastánce spíše té progresivní linie, ale opatrné zároveň. Pane poslanče, chápu, že chcete, abych požádala kolegy o ztišení. Nicméně myslím, že... Já jsem zkusil to samé, co ve třídě. Když přestanu mluvit, oni kupodivu přestali taky. Výborně.

V § 7a rušíme hranici mezi kvalifikací pro druhý a třetí stupeň, což by se mohlo trošku zdát vlastně zvláštní, ale řekněme si, že většina učitelských studijních programů, které jsou směřovány k učitelství pro střední školy, se spíše zaměřují na přípravu učitelů pro gymnázia. A tam možná ty metody a formy daleko více odpovídají tomu druhému stupni než právě těm středním školám.

Přiznejme si, že ten paragraf může vysílat dva naprosto protichůdné signály, a to jak dovnitř, tak vně.

Ovšem zároveň to může vysílat signál: profese je otevřená, ale má svá pravidla.

Také to může mít ale efekt i v tom smyslu, že školská rada, případně zřizovatel, bude věnovat větší pozornost tomu, koho ředitel přijímá, což si myslím, že může se opět odrazit na kvalitě. Námitkou občas také bývá v tom diskurzu, že nemáme registr učitelů, to znamená, nelze v podstatě ověřit, jestli už ta výjimka byla nebo nebyla udělena.

Začíná mi trošku připadat, že v podstatě se diskuse zužuje pouze na pojmenování té pozice. Tak pokud je to o tom, tak ta diskuse z mého pohledu by mohla být relativně snadná, pokud nikdo nezpochybňuje důležitost té pozice ve škole.

Rozumím tomu, proč tam je ta obava.

Protože jestliže vysoká škola musí pro učitelský studijní obor zajistit docenty, profesory, doktory v nějaké míře, praxe v nějaké míře, odbornost v nějaké míře, pak je logické, že máli to být alternativou, pak ta alternativa musí splňovat přibližně nebo analogicky podobné požadavky.